Komplexní pozměňovací návrh je nepříznivý vůči státním zaměstnancům, kteří se rozhodnou pro funkci poslance či senátora nebo pro výkon uvolněné funkce v zastupitelstvu obce či kraje. Znamená totiž, že s takovými zaměstnanci bude moci jejich úřad po šesti měsících ukončit služební poměr. V komplexním pozměňovacím návrhu, který byl přijat jako základ dnešního projednávání, je v § 70 v bodě 1 uvedeno opět cituji: